Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pakliže se nikdo nehlásí do podrobné rozpravy, tak podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova paní navrhovatelky, případně pana zpravodaje? Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.